Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Dále bychom se vypořádali s pozměňujícím návrhem pod písmenem G1.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 31, 107 přítomných, 50 pro, 2 proti.

Zde upozorňuji, že budeli přijat, je nehlasovatelné I1.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Je tomu tak.